Já toto považuji za určitý kontrolní prvek parlamentu vůči rozhodnutí vlády, abych se mohl dopátrat toho, na základě čeho vlastně vláda rozhodla, jestli měla veškeré argumenty ke svému rozhodnutí, popřípadě jestli nebyla úmyslně nebo neúmyslně uvedena v omyl. To je můj požadavek, který směřuji k Ministerstvu financí jakožto zřizovateli společnosti Prisko, aby tento materiál, který je analytický, poskytla poslanci, aby se na toto mohl v tomto duchu podívat. Upozorňuji na to, že tento materiál vznikl také již asi před tři čtvrtě rokem v jiné situaci a údaje tam uvedené již dávno pozbyly nějaké aktuálnosti, popřípadě nejsou již dle mého názoru v nějaké ochranné možnosti poškození této společnosti, protože ta společnost už se vyvíjí, sama jste hovořila, že bude restrukturalizována, převedena pod jiného vlastníka, jak rozhodla vláda. Čili vracím se na začátek.

Děkuji. Paní ministryně už nebude reagovat.

To je celá anabáze tohoto problému, který vnímám. Možná je to opravdu bouře ve sklenici vody. Ale já z údajů, které mám v rámci Hospodářské komory, v rámci situace, kterou osobně znám, plus možnosti, kterou jsem měl v diskusích s pracovníky OKD, nabývám dojmu, že společnost Prisko neuvedla úplně všechny podklady a materiály k projednání vlády, a vláda tudíž ve svém rozhodnutí neměla veškeré podklady, které k takovémuto závažnému rozhodnutí pro Moravskoslezský kraj je mít zapotřebí.

Děkuji. Končím projednání této interpelace.

Akorát tam došlo k tomu nedorozumění, že bylo hlasováno o všech najednou.

Interpelaci paní poslankyně Kovářové na vicepremiéra Hamáčka není možné projednat.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1015. Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1016. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové, která je přítomna.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, interpelovala jsem vás ve věci výpadků z příjmů pro kraje způsobené kompenzačním bonusem. Konstatovala jsem ve své interpelaci, že jste také přislíbili, že budou poskytnuty finance na opravy krajských silnic. Kraje ovšem také budou mít celou řadu dalších ztrát, týká se to například dopravní obslužnosti.

A ptám se také ve své interpelaci, zda bude kompenzován krajům výpadek vzniklý sníženými příjmy z výběru jízdného a zda pro kraje plánujete i jiné příspěvky. Vyjádřila jsem nesouhlas s vaší odpovědí a toto bych ráda okomentovala. Ve své odpovědi, paní ministryně, jste popsala částku, kterou jste dali krajům jakoby navíc. Jednak bych ráda okomentovala tyto jednotlivé částky. Ve své odpovědi píšete, že kraje obdrží jako kompenzační opatření finanční prostředky na opravu silnic druhých a třetích tříd, a to ve výši 6 miliard.